Další věc, kterou bych ještě rád řekl.

A nakonec otázka. Potřebujeme zlato? Děkuji. Děkuji panu poslanci. Vzhledem k tomu, že nemám již nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy, všeobecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Poprosím pana poslance Robina Böhnische, aby přednesl návrh usnesení v podrobné rozpravě. Já se omlouvám, ještě poprosím kolegy, abychom vydrželi, už chybí jenom pár minut do skončení schůze, abychom věděli, o čem budeme hlasovat. Děkuji.